Poté bychom měli případně pokračovat dalšími body schváleného pořadu schůze.

Navrhuji proto, abychom ověřovateli pro losování ústních interpelací 6. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Valentu a pana poslance Tomáše Vymazala. O tomto samozřejmě budeme muset rozhodnout v hlasování. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu ověřovatelů, tak jak jsem ji načetl. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je ta žádost z důvodu nepřítomnosti pana ministra. Myslím, že o tom rozhodneme hlasováním až v 11 hodin? Uděláme to teď. Takže jestli není další návrh na změnu pořadu jednání dnešní schůze, tak budeme hlasovat pouze o této jedné změně o vyřazení bodu 37, sněmovní tisk 28.

Kdo je proti? Hlasování číslo 69. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.